Ještě předseda klubu TOP 09. Já jsem se chtěl mírně ohradit. Hlasovali jsme dvakrát o prodloužení a dvakrát to neprošlo. Vy jste nikdy neměli dost sil na to, abyste si to jako koalice prohlasovali. Tyto tři zákony jsou vzhledem k současné situaci prioritou nejen koalice, ale i opozice. Já bych tedy chtěl poprosit, aby to pan předseda Faltýnek potvrdil.

Jak říkal pan poslanec Stanjura, ten návrh je nehlasovatelný, ale já ještě řeknu, z jakého důvodu. Ten návrh se vznáší jménem dvou poslaneckých klubů nebo 40 poslanců a pan poslanec Faltýnek není 40 poslanců ani dva poslanecké kluby.

Prosím, pane předsedo.

Děkuji. Ještě pan předseda Stanjura. Vy mi opravdu nepomáháte. Jednací den končí v 19 hodin. Já navrhuji, nechte mluvit pana ministra a paní zpravodajku. Stihneme to. Ten návrh prostě není hlasovatelný. Nebylo. Nebudu dávat hlasovat. Prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova. Já myslím, že racionálně to zvládnout jde. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte pár slov k návrhu nového zákona, který upřesňuje podmínky pro výkon služby vojáků v aktivní záloze, například i u Vojenského zpravodajství a Vojenské policie. Znamená to, že i vojáci v aktivní záloze budou moci vykonávat službu u těchto složek.

Věřím, že mě doplní paní zpravodajka. Návrh toho zákona považuji za velice důležitou součást celé branné legislativy a osobně ho vnímám jako podstatné zatraktivnění podmínek služby vojáků v záloze a zjednodušení celého systému jejich služby a zcela jinou dimenzi, nebo jiný význam, který vojáci v aktivní záloze budou v příštích letech pro naši armádu mít.

Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu.

Děkuji, pane místopředsedo. Jak zde již nastínil pan ministr, stejně jako v případě branného zákona, tak v rámci projednávání zákona o službě vojáků v záloze se výbor pro obranu zabýval předloženými legislativními návrhy opakovaně v několika kolech.

Nejprve v dubnu proběhla intenzivní věcná diskuse, jejímž cílem bylo soustředění všech podnětů od členů výboru k jednotlivým ustanovením. Já jsem se v tomto období sešla i s několika desítkami členů aktivních záloh, účastnila jsem se i několika vojenských cvičení, abych skutečně tu atmosféru načerpala se vším všudy a hlavně abych se dozvěděla od samotných aktivních záloh, co je trápí a co oni považují za největší problém v jejich výkonu služby, případně co oni považují za problém v tom, že se nám nepodařilo aktivních záloh znáborovat více než ten počet zhruba 1200. V průběhu léta pak byly tyto podněty ve spolupráci s Ministerstvem obrany zpracovány do prvotního návrhu komplexního pozměňovacího návrhu, který byl následně v září znovu diskutován a připomínkován členy výboru.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany MgA. Martina Stropnického, zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Jany Černochové a po rozpravě 1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh zákona schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je součástí tohoto usnesení, 2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedla příslušné legislativně technické úpravy, 3. pověřuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, 4. ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pan ministr zde již v rámci svého úvodního slova zmínil hlavní změny, které jsou navrženy v komplexním pozměňovacím návrhu. Jde především o úpravu systému motivačních odměn pro vojáky v záloze, a zejména v aktivní záloze. K této problematice se ještě vyjádřím v rámci obecné rozpravy, abych nezneužívala postavení zpravodajky.

Já bych vás poprosila, kolegyně a kolegové, prosím, projednáváme jeden z nejdůležitějších zákonů naší země...